Je potřeba tady jasně zdůraznit, že ta pandemická legislativa musí mít také základní principy nebo parametry a ty lze shrnout minimálně do dvou nebo tří bodů.

Proto velmi apelujeme na to, aby bylo zcela jasno, na základě čeho může postupovat vláda, na základě čeho případně jednotlivá ministerstva. A stejně tak je důležité znovu zdůraznit, jaký je ústavní systém, to znamená, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně a že tam musí být jasně nastavené kontrolní mechanismy.

Já toto spolu s KDUČSL nepovažuji za správný krok a naopak bych očekával, že vláda se bude snažit dělat všechno pro to, aby minimalizovala případné zmatky a soudní spory, které zde mohou nastat. Proto myslím, že je důležité znovu zopakovat a vyzvat vládu k tomu, aby v těchto otázkách, v těchto záležitostech nejenom prostřednictvím toho, co jsme slyšeli od nového předsedy Nejvyššího soudu pana doktora Angyalossy‎ho, vláda skutečně dala jasně najevo, že jsou tady nějaké principy, které lze dopředu definovat, ať už je to určit orgán, kam se mohou případně poškození obracet, ať už je to otázka nějakých online formulářů, ať už je to otázka nějaké metodiky. Není možné potom případné náhrady dublovat. Ale tvářit se tak, že se nic neděje a k ničemu nedošlo, nepovažujeme za správné. Chtěl bych tedy na závěr tady představit v rámci rozpravy návrh usnesení, o kterém bych požádal potom, aby bylo hlasováno.

Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby za prvé neprodleně řešila centrální nákupy a potenciální distribuci zdravotnického materiálu s využitím možností Správy státních hmotných rezerv, a to včetně legislativních úprav zjednodušujících nákupy Správy státních hmotných rezerv mimo období krizového stavu. Vychází to nakonec i z toho, co říká vláda sama a po čem volají třeba vládní poslanci sociální demokracie, co opakovaně sděloval i šéf Správy státních hmotných rezerv pan Švagr. Druhý bod.

Třetí bod.

Myslím, že kolegyně Richterová a další, ať už to byl kolega Kaňkovský, tady o tom velmi detailně hovořili. Skutečně to není o vytvoření kapacity 30 tisíc v Moravskoslezském kraji, to je nesmysl, to všichni víme, to nám nemusí tady nikdo říkat, ale je to otázka pokrytí celé České republiky a využití kapacit pro lokální problém na Karvinsku, kdy lze samozřejmě podle mého názoru jednoduše využít kapacity na Zlínsku, Brně, Olomouci případně v dalších krajích. A poslední, čtvrtý bod se týká otázky náhrad škod, o kterých se moc nehovoří, a vláda dělá, jako by nic: Vyzýváme vládu, aby neprodleně poskytla občanům informace, jak žádat o náhradu škody podle krizového zákona, pokud byli přímo poškozeni opatřeními vlády v době krizového stavu, a tím předešla případným zmatkům a soudním sporům. Vyzýváme vládu, aby v souladu s principy dobré správy vůči občanům, kteří byli přímo poškozeni opatřeními vlády, učinila tyto kroky: a) určila jeden orgán, na který se mohou poškození obracet; Děkuji za pozornost a děkuji za podporu těchto usnesení. Faktickou poznámkou bude reagovat pan místopředseda vlády Karel Havlíček.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom velmi krátká poznámka.

To se okamžitě zpracovalo.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Výborný.

Ale my tady musíme řešit i tu věc do budoucna.

Faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského.